Prosím, aby i zde úvodní slovo přednesl pan ministr Brabec. Děkuji vám, pane předsedající za slovo.

Jde o standardní kompletní bilaterální smlouvu, která upravuje zdaňování a zároveň i vyloučení mezinárodního dvojího zdanění různých druhů příjmů. Ve vzájemných daňových vztazích mezi Českou republikou a Pákistánem se v současné době neaplikuje žádná smlouva, a může tedy vznikat nežádoucí mezinárodní dvojí zdanění.

Stanoví zásadu rovného nakládání se subjekty obou smluvních stran, umožňuje neformální řešení sporů vzniklých při výkladu a provádění daňové smlouvy a rovněž umožňuje výměnu informací v kontextu daní všeho druhu.

Celkový přínos plynoucí z uzavření smlouvy bude záviset na tempu rozvoje jednotlivých forem hospodářské spolupráce. Tato smlouva zajisté nenahrazuje vnitrostátní daňové předpisy a nemůže tak založit novou daňovou povinnost. Navrhuji, by Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vzala v úvahu zmíněné skutečnosti při projednávání Smlouvy o zamezení dvojímu zdanění mezi Českou republikou a Pákistánskou islámskou republikou, a dovoluji si navrhnout, aby tato mezinárodní smlouva byla v prvém čtení přikázána příslušným sněmovním výborům. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, pane ministře.

Poprosím tedy pana předsedu klubu sociální demokracie. Pane předsedo Sklenáku, potřeboval bych, abyste navrhl nového zpravodaje pro prvé čtení, protože zde není přítomen pan poslanec Milan Šarapatka.

Paní poslankyně Fischerová se toho ochotně ujme.